Děkuji za ty odpovědi.

Pokud nikdo, rozpravu končím. Pan ministr? Pan zpravodaj, paní zpravodajka? Také ne. Konstatuji, že obě usnesení jsou shodná.

Děkuji vám. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.